Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Je to hlasování číslo 6. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování.

Je to hlasování číslo 7. Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 8. Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko.

Ani tento návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Jana Černochová žádá nejprve zařazení bodu 139, sněmovní tisk 1021, novela Ústavy, v těchto pěti alternativách: Jako první bod dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 10.

Zahájil jsem hlasování.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.

Zahájil jsem hlasování o zařazení na úterý 11. 4. po pevně zařazených bodech.

Ani tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Ani tento návrh nebyl přijat. Dále paní poslankyně Černochová zařazuje bod číslo 184 také v pěti alternativách. Takže bod 184 nejprve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 15. Návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je zařazení bodu 184 zítra po třetích čteních. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Zítra po třetích čteních.

Je to hlasování číslo 16. Návrh nebyl přijat. Dále bod 184 paní poslankyně navrhuje zařadit jako první bod v pátek v 9 hodin. Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. I ten navrhuje v pěti variantách. To znamená dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o zařazení bodu 164 dnes po pevně zařazených bodech.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. To byly návrhy paní poslankyně Černochové. Dále paní poslankyně Havlová navrhuje informaci ministra průmyslu a obchodu k ochraně spotřebitele v energetickém zákoně zařadit jako nový bod ve středu 5. 4. po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.